Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Já budu mít otázku, nebo spíš komentář velice stručný.

A možná je to dané mou nedostatečnou představivostí, ale nerozumím tomu. Buď tehdy pan ministr nemluvil pravdu, tehdejší kandidát, nebo se v České republice dál krade. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Já tento materiál považuji za skutečně druhou vlaštovku reálné pravdy, která je v zásadním rozporu s tím, co jste říkali před volbami a co děláte po volbách.

A vždycky ty hodnoty vytváří soukromý sektor. A vy děláte přesně antirůstová opatření, protože to je základní nástroj pro investice. A pan ministr zahraničí, když už je na svých cestách tak se ptejte.

To, co vy tady dneska děláte... My samozřejmě jsme řečeno termínem fyziky chtěli nebo Nečasova vláda i za cenu nepříjemných opatření, ale pořád ještě snad snesitelných směřovat naši zemi do stabilní polohy. No tak Francouzi se dlouho snažili proinvestovat tou krizí.

Oni už dokonce jsou obviňováni, že dostali do stagnace. A prosím jestli chcete skutečně, snad byste si mohli střihnout v době, kdy je jakási, byť chabá, nicméně je naděje na to, že jeden, dva, tři roky možná, přál bych si samozřejmě víc a všichni bychom si to přáli, ekonomický růst, tak proč vy zhoršujete to prostředí? Ten klíčový problém je tam vzdělání a další věci. Je to něco podobného jako s dopravou každý má řidičák, takže rozumí dopravě, každý prošel školou, takže rozumí školství. A obávám se, že ti, kteří tam byli schopní, neměli dostatek času na to, změnit poměry na těchto ministerstvech. Takže já se domnívám, že toto je smutný materiál, byť říkám, není dramatický, ale spíše svědčí o té trajektorii. Já se obávám, že schodky budou v reálu větší, než s jakými počítá střednědobý plán. Pro mě bylo dost překvapením, když jsem vlastně poprvé v historii viděl, že do hospodářského výboru šel materiál, kde střednědobý výhled Státního fondu dopravní infrastruktury má naplánovaný deficit. Předtím se to nikdy nedělalo, nevím, zda to lze vůbec takto dělat. Nicméně prosím, já bych to ještě neviděl tak dramaticky. Ale vy nedáváte peníze nebo nezatínáte sekeru na investice, naopak. Jsem rád, že už jsme se aspoň dohodli na tom, že zvyšujete mandatorní výdaje, což do téhle doby jste zarputile odmítali, a to je ten message. Pokud se týká Rakouska.

Takže tam je to o něčem trošku jiném a je tam obrovské konzervativní chování. Každý tam tu korunu hodně často obrací.

Protože tím posíláte Českou republiku ve středně a dlouhodobém horizontu, hlavně dlouhodobém, na trajektorii technologického úpadku.

Pan ministr poslední dobou objevil, jak tady vznikla z evropských dotací výzkumná centra. Nikdo si nedovolil říct my je tady nechceme. Když někdo řekl, že ne každá dotace může být výhodná, tak tady byl za zločince v minulých obdobích. A my jsme upozornili, že některé dotace se mohou lehce změnit v antidotace, pokud nejsou domyšlené. Takže my samozřejmě tento materiál nepodpoříme, protože je v příkrém rozporu s tím, jakou máme představu o ekonomické budoucnosti a o ekonomické stabilitě České republiky v příštích letech.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jakou spotřebu budeme podporovat tím, že budeme zvedat mzdy já říkám, souhlasím, oprávněně těm skupinám, kterým je to navrženo? Já s tím budu zcela souhlasit, pokud budou utraceny za výrobky, které u nás vznikají, ze kterých u nás vzniká přidaná hodnota, ze kterých se u nás odvádějí daňové odvody z té práce. Ale pokud tyto zvýšené náklady budou utráceny za zboží importované, které nám v podstatě nic nepřináší, naopak ubírá práci na našem trhu, tak s tímhle se tedy nemohu ztotožnit.